Pan předseda Fiala. Dobré ráno. Já chci jen upřesnit zařazení, které navrhoval už kolega Fiedler na začátku změn v programu dnešní schůze. Klub hnutí Úsvit navrhuje zařadit tento bod jako první bod na dnešní projednávání. Ano. Pan předseda Kováčik.

Je to schválně? Nebo je to jenom nějaké pochybení?

Nic proti, pokud si stát tu soukromou firmu zkontroluje tak, abychom se nemuseli dozvídat, že v plotě jsou díry, že tam má v podstatě přístup kdekdo.

A vnitřní bezpečnost a vnitřní řád chodu armády a zacházení s jejím materiálem úplně padl. Nejsou na to peníze, tak se odvolá střežení objektů, a pak se tady bavíme o tom, jestli takových rizikových míst v České republice za zády obcí a občanů není ještě daleko více, jestli těch děr v plotech a děr v legislativě, která nutí ke kontrole a ke střežení a k hlídání této nebezpečné věci, není tolik, že možná někde v Beskydech, možná někde na Šumavě, možná někde na Vysočině jsou také takové objekty, kde stačí nějaký zkrat na domovním zvonku a nahlásí se další požár muničního skladu. Já bych chtěl v této souvislosti požádat, abychom ten bod zařadili.

Ale prosím pěkně, učiňme tak rychle. A první musí být ne možná svolání nějakého jednání zde, ale první musí být okamžitý zásah, a to třeba i bez příslušné legislativy, jenom se zdravým rozumem.

Abychom prostě učinili preventivní zásahy včas, plošně a všude tak, abychom vyloučili podobné riziko pro budoucno. Je to ale také upozornění nás všech, zejména státních orgánů, zejména příslušných povinných osob, jak se říká, abychom si s podobnými riziky nezahrávali, naopak, abychom se podobná rizika pokoušeli předem vyloučit. A to není ani pravicové ani levicové ani vládní ani opoziční. To je prostě věc, která je velmi nutná.

Děkuji za pozornost. Nyní má slovo pan předseda Okamura. Po něm ještě jednou vystoupí pan ministr vnitra.

Stále slyšíme hodnocení stavu odteď. Ano, dobře. Bude zasedání vlády. Ale znova opakuji, co tu čekáme, je komentář ministrů, a na to doufám nepotřebuje nikdo čas, když je ministr, kde jsou ty systémové příčiny tohoto stavu, toho pochybení, ke kterému došlo.

Už tady bylo řečeno i předřečníky, ještě doplněné, co jsme říkali v úvodu.

Kde jsou ta systémová pochybení, kde jsou ty příčiny, aby se to zítra nestalo v jiném muničním skladu v České republice, kde bydlí lidé. Připadá mi, že chodíme trošku kolem horké kaše. Ano, to udělejme jako krok dvě. Ale teď potřebujeme informovat občany a celou veřejnost v České republice už dneska, že jim toto za zdmi jejich domu skutečně nehrozí, a jaké jsou vlastně skutečné příčiny, co všechno je příčinou, že se to stalo. Děkuji. Pan ministr vnitra. Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi Okamurovi: Na včerejším nočním jednání s Policií České republiky, když jsme se vrátili z předmětné diskuse s občany a se starosty dotčených obcí, jsem požádal policejního prezidenta, aby policie vyhodnotila veškeré objekty, které jsou užívány ke skladování podobného materiálu. Mohu vám říci, že v České republice je přes dva tisíce licencí. A myslím si, že podobných objektů může být několik desítek, tipl bych si do třiceti.